Stejně tak nám zmizel institut odvolání.

Já jsem to panu ministrovi mockrát připomínal, naposled dneska na školském výboru.

Je tady pan předseda Okamura.

Ty podmínky totiž nejsou rovné. A nejsou rovné, taky jsem panu ministrovi říkal, už proto, že je ten počet ohraničen na patnáct. Takže když některé školy připravují, vážení, na ty přijímací zkoušky, a jsou takové, najdete to na webech: připravujeme češtinu, matematiku ale je to pro patnáct lidí. Pro těch patnáct prvních, co se přihlásili. Co byste dělali jako rodiče těch, co už se nedostali?